Já se omlouvám, pane předsedo. Poprosím ve sněmovně o klid a vás prosím, s dovolením, abyste mi zopakoval byl to bod 89, sněmovní tisk 96 a teď to byl bod?

Děkuji za pozornost a prosím o podporu. Omlouvám se, pane předsedo. Pan předseda Černoch, pan předseda Faltýnek, pan předseda Kalousek, všichni s přednostním právem. Děkuji za slovo. Požádal bych a poprosil vás o podporu zařazení sněmovního tisku 940. Je to novela zákona o státních svátcích, významný den české státnosti, 14. květen.

Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

Pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Já si vážím vyjádření všech nejvyšších vládních činitelů, kteří vyjádřili soustrast pozůstalým i Spojenému království. Bohužel, dnes je hlavní mediální hvězdou v České republice sprostý vrah, propuštěný díky předvolební kampani na prezidenta republiky prezidentem republiky.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji vám, kolegové. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.

Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete, a pak se na to samozřejmě vykašlete. A úplně nakonec se ještě navíc mezi sebou vždycky pohádáte o tom, kdo víc lže a krade. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada. A výsledek vašeho čtyřletého vládnutí je nakonec to, že lidem reálně nezbývá v jejich peněženkách o nic více, než tomu bylo za předešlé vlády Miroslava Kalouska a ODS. Důchodcům dokonce po zdražení zbývá ještě méně, tedy de facto nic. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí ani lichvu, nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. A také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. Dokud neuzákoníme vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola.

Děkuji panu poslanci Okamurovi.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se o novelu zákona o dani z příjmů, která se týká daňového zvýhodnění dobrovolných dárců krve. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Pan poslanec Karel Fiedler.

Já bych chtěl opětovně navrhnout na pořad této schůze předřazení bodu, nyní je to bod číslo 195, sněmovní tisk 1074, novela zákona o investičních pobídkách, která byla předložena, jak jsem tady říkal posledně, dvěma poslanci, jednak panem poslancem a místopředsedou vlády Babišem, jednak v jiné alternativě, důslednější, kterou jsem navrhl já.